Z členů vlády se omlouvají: pan vicepremiér Babiš zahraniční cesta, pan ministr Brabec z dopoledního jednání pracovní důvody, pan ministr Herman do 12 hodin pracovní důvody, paní ministryně Marksová zahraniční cesta, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Němeček zahraniční cesta, pan ministr Prachař pracovní důvody, pan ministr Stropnický z dopoledního jednání pracovní důvody, paní ministryně Válková do 13 hodin pracovní důvody a pan ministr Zaorálek zahraniční cesta.

Navrhuji jeho pevné zařazení dnes jako druhého bodu po písemných interpelacích, to znamená po bodu 92, zpráva veřejného ochránce práv. K programu schůze ještě vidím pana předsedu Sklenáka. Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil navrhnout pevné zařazení tří třetích čtení na zítřek.

Není to k návrhu programu, ale mám prosbu, pane předsedo, přímo na vás, jestli byste mohl zvýšit svoji autoritu mezi předsedy výborů. Zase zasedá výbor, teď, v těchto chvílích. Mluvím o tom každou schůzi, každý týden, pořád dokola. Naši předsedové výborů, jako že jich máme plno jednoho , ti to prostě nedělají. Já vím, že se snažíte, ale zkuste zvýšit autoritu, možná i hlas, na ně, aby to prostě nedělali.

Popřípadě zkusím vymyslet nějaký jiný apel.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

I tento návrh byl přijat.

Potom bychom se věnovali pevně zařazeným bodům.